Stanovisko? Stanovisko navrhovatele?

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Prosím, pane zpravodaji. Dalším hlasovacím bodem je číslo 5. Jako o prvním budeme hlasovat o návrhu J6. Stanovisko? Stanovisko pana navrhovatele? Zahajuji hlasování o J6.

Prosím, pane zpravodaji. Stanovisko garančního výboru nebylo přijato.

Také se vám to, předpokládám, stalo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Hlasoval jsem ano, ale mám tam křížek, takže zpochybňuji hlasování. Děkuji.

Námitka byla přijata. Budeme tedy opakovat hlasování o návrhu J6. Zahajuji opakované hlasování o návrhu J6. Kdo je proti?

Návrh tentokrát byl přijat. Prosím, pane zpravodaji. Dalším hlasovacím bodem je už avizovaný návrh B3. Stanovisko? Stanovisko navrhovatele?

Návrh nebyl přijat.

Stanovisko? Stanovisko navrhovatele?

Tento návrh nebyl přijat. Prosím, pane zpravodaji. První hlasovaný je návrh B4. Stanovisko? Stanovisko pana ministra?

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Stanovisko?

Ani tento návrh nebyl přijat. Sedmým bodem hlasování je pozměňovací návrh podaný k § 2 odst. 3 pod písmenem J3. Stanovisko garančního výboru nebylo přijato. Zahajuji hlasování o J3.

Návrh nebyl přijat.

Stanovisko? Stanovisko navrhovatele? Zahájil jsem hlasování o G1.

Návrh byl přijat.